Končím rozpravu. Já jsem ukončil rozpravu ve třetím čtení.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Proto jsem ji ukončil, pan ministr ji znovu otevřel. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Dovoluji si vás požádat u tohoto tisku, abychom se vrátili do druhého čtení a je to z toho důvodu, že jsme dospěli, myslím, konsenzuálně k určité dohodě, která bude více vyhovovat zřejmě i těm, kteří tady vůči tomuto tisku projevili své kritické připomínky. Děkuji vám. Já tedy nechám hlasovat poté, co ukončím rozpravu. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, nikoho nevidím, končím rozpravu. Zazněl tady návrh na vrácení tohoto tisku do druhého čtení. Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 126, přihlášeno 96 poslankyň a poslanců, pro 78. Návrh byl přijat. Vracíme tento tisk do druhého čtení. Otevírám obecnou rozpravu. Děkuji, pane místopředsedo.

4. Načtu to samozřejmě ještě v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu a otevírám podrobnou rozpravu.

Děkuji. Ano, prosím máte slovo, pane poslanče.

Takže prosím, ať pan zpravodaj řekne, že všechny návrhy, které byly předány, platí a navíc máme jenom návrh paní poslankyně Válkové. Děkuji.

Pokud ne, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova... o která není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Petr Dolínek bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Končím rozpravu.